Vládní kompenzace a registrace, kde kvantita ale zvítězila nad kvalitou, jsme projednávali například i na bezpečnostním výboru a podrobovali jsme to kritice. Tady bych chtěl říci, že my opravdu máme k tomu určité výhrady, ale nabízíme i pomocnou ruku.

My jsme se k té směrnici tady také několikrát v rámci projednávání předchozích lexů dostali.

Potom vám odcituju pár paragrafů z té evropské směrnice, která o těchto termínech hovoří.

Dosavadní průběh konfliktu na Ukrajině však nenaznačuje, že by se mohlo opravdu blížit jeho blízké ukončení.

A teď bych se jenom krátce zmínil o směrnici, kterou tady mám před sebou.

Stačily nám ty naše migrační plány.